Ještě požádám zpravodaje garančního výboru pana poslance Jana Bauera, aby také zaujal své místo u stolku zpravodajů.

Já se nyní táži pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Nikoli.

Poprosím i pana ministra. Prosím na pravé straně sálu o ztišení. Paní poslankyně, můžete se ujmout slova. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem očekávala, že ministr vnitra vystoupí a že bude mluvit k tomuto sněmovnímu tisku, o kterém víme, že je sem předložen z jednoho prostého důvodu, a to je kvůli České poště, kdy tedy ministr vnitra minulý týden na vládě, nebo nevím přesně to datum, nechal konečně schválit transformační plán České pošty, ale nám jako opozici ho nepředstavil.